Já poprosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele pan poslanec František Kopřiva a pan poslanec Marek Výborný.

Nyní budeme pokračovat v přerušené sloučené rozpravě. Přejeli si paní poslankyně pokračovat, tak prosím, máte slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Proč je špatný nápad změnit definici manželství, která je po tisíciletí neměnná?

Neznáme něco, jako je univerzální rodičovství. Přijetím tohoto návrhu by tak došlo k totální destrukci dosavadního pojmu manželství a jeho naprostému odtržení od jeho základního účelu založení rodiny ve smyslu zplození společných dětí a jejich výchovy.

Odlišné názory jsou umlčovány, kritické příspěvky na sociálních sítích mazány, jejich autoři jsou osočováni z homofobie a nenávisti a jsou proti nim vedena soudní řízení.

Pokud se v soužití dvou žen nebo v soužití dvou mužů nachází dítě, zpravidla to znamená, že tomuto dítěti bylo jedním z jeho rodičů upřeno jeho základní právo mít a znát druhého ze svých rodičů.

Situace dítěte, které se narodilo pomocí umělého oplodnění ženě v lesbickém svazku, je opravdu složitá, ale do této situace ho s plným vědomím přivedla jeho matka, která už před samotným početím rozhodla, že dítě bude žít bez otce.